Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. oktobra 2016. godine. Da li narodni poslanik Marinika Tepić želi reč? (Da) Izvolite.

Vi ste više puta rekli da je u naše ime, između ostalog i u moje ime, počinjen genocid. Zato ste dobili opomenu. Kada neko nešto čini u vaše ime, znači da se vi slažete sa tim. Da li želite da se javite da obrazložite predlog za dopunu dnevnog reda ili ne? Da li želite ili ne? Jeste. Naravno da želim da obrazložim i želim obrazloženje za opomenu, jer vi nemate nikakvo pravo da meni izričete…

Da li želite da nastavite? Izvolite. Želim i tražim da mi obrazložite zbog čega ste mi izrekli opomenu.

Konstatujem da predlog nije prihvaćen. Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je podnela Narodnoj skupštini 20. oktobra 2016. godine. Izvolite. Ako vam je namera da me ućutkate, nećete uspeti. Ja ću nastaviti da govorim, pa ćemo videti ko se ponaša u skladu sa Poslovnikom i zakonima Republike Srbije. Dakle, izmenom koju predlažem Zakona o finansiranju jedinice lokalne samouprave, namera mi je da se opštinama i gradovima vrati otet iznos od gotovo pet milijardi dinara, koje im je centralna vlast pre godinu i po dana uskratila, odnosno povukla u svoju korist. Kao neko ko je zagovornik što šire autonomije, pa i lokalnih samouprava, naročito finansijske autonomije, moram da se zalažem i smatram da je ispravno da se naročito princip supsidioriteta promoviše kao osnov za uspešan razvoj opština i gradova. Međutim, uvek imam podeljenu savest, naročito poslednjih godina, kada predlažem ovaj zakon, jer s druge strane, znam da ukoliko bi se čak i usvojio ovakav moj predlog nakon rasprave, to bi značilo da bi javni budžeti nažalost bili i dalje rastrzani i raščerupani od strane gradonačelnika i opština SNS i da bi i ono što bi im se povratilo, pa i u iznosu od ovih pet milijardi dinara, nažalost, završilo zasnovano na partijskim i ličnim interesima. Daću vam odmah konkretan primer. Moj kolega je nešto ranije govorio o zloupotrebama tekuće budžetske rezerve republičke. Ja ću samo ovde konkretno da pomenem npr. zloupotrebu tekuće budžetske rezerve i uopšte javnih tendera i javnih konkursa, npr. u gradu Pančevu. Vi među vašim redovima imate jednog poslanika koji je takođe iz Pančeva, zove se Dušan Borković, i želim ovde javno da iznesem podatak i dokaze da je iz javnog budžeta grada Pančeva u toku dve godine izdvojeno gotovo preko 200 miliona dinara za dva automobilistička kluba, porodična kluba, iza kojih stoji Dušan Borković, dakle, gotovo dva miliona evra… Dakle, iz javnog budžeta grada Pančeva koji pune i oni koji su glasali za ovu vlast i koji nisu glasali za ovu vlast i koji uopšte nisu glasali, dva miliona evra je otišlo u dva automobilistička kluba Dušana Borkovića, koji je verovatno zbog toga nagrađen poslaničkim mandatom ovde i to za disciplinu, odnosno sport koji nije olimpijski i to za sport gde on vozi auto za premiju, dakle, vozi za pare, a da se pri tom ni na koji način… Stavljam predlog na glasanje.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Marinika Tepić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja, koji je podnela Narodnoj skupštini 25. oktobra 2016. godine.

Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen. Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložilo je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata, koji je Narodnoj skupštini podnela Vlada 24. januara 2018. godine. Izvolite, kolega Rističeviću. Dame i gospodo narodni poslanici, mi Karpate moramo posmatrati kao branu, kao branu urušavanju životne sredine. Pre nego što ugledamo vazduh i pre nego što ptice počnu da kašlju, zbog čega bi verovatno mi bili optuženi za neki genocid, mi se moramo starati o životnoj sredini. Dame i gospodo narodni poslanici, Karpati nas štite i od fašizma i štitili su nas. Dame i gospodo narodni poslanici, Karpati su daleko od Prištine, od Kosova i Metohije. Danas u šiptarski specijalci uhapsili Marka Đurića. Sa Kosova je proterano 250.000 Srba NATO agresijom, NATO bombama, gde je izbačeno više desetina hiljada raznih raketa i eksplozivnih naprava. Pričati o Srbima kao fašistima, o genocidnom narodu, veći je genocid i od genocida. Možda su vas Karpati štitili u Prvom svetskom ratu, gde je poginulo 30% srpskog stanovništva, da nije bilo Karpata, možda bi poginulo više. U Drugom svetskom ratu je poginulo 17% srpskog stanovništva. Iz bosanske Federacije, sa teritorije van Republike Srpske, iseljeno je ili proterano 500 hiljada Srba, samo iz Sarajeva 150 hiljada. Trenutno u Sarajevu, nažalost, ima više Kineza i Arapa nego Srba, a bilo ih je 150 hiljada. S teritorije Hrvatske, Nezavisne države Hrvatske, za koje krivim i srpske komuniste, je proterano preko 400 hiljada Srba. Ubijeno je više hiljada. Uprkos svim nedaćama, nacionalna struktura i stotine hiljada izbeglica koje su stigle u Srbiju, bez ičega, nacionalna struktura Srbije se nije promenila ni za dlaku, ni za jedan broj. Srbija treba da se ponosi time što uprkos ratnim vihorima 90-ih godina, uprkos nekim manjim brljotinama koje su napravili Srbi, uprkos genocidima koji su nad Srbima napravljeni u tri rata, uprkos raznim bombardovanjima, uključujući i ono savezničko na Uskrs i 15 drugih bombardovanja u Drugom svetskom ratu, uprkos NATO bombardovanju, Srbija nije genocidom uzvratila na genocid. Srbija jeste mala zemlja, ali Srbija je velika Srbija zato što je to zemlja velikog naroda. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa broj 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji je Narodnoj skupštini podnela Vlada, 13. oktobra 2017. godine. Ovo je poslednji put da se javljam. Želim da podržim ovaj sporazum i samo bih rekao ovim evroskepticima po svaku cenu, da znate – jedno je cilj, a drugo je put do cilja. Mi smo sad na putu do cilja. Neophodno je da ne prestanemo ići. Neophodno je da ne idemo unazad. Ali, po pitanju sporazuma sa Kinom i izgradnji železnice prema Evropskoj uniji, očigledno da želimo da se bavimo izvozom, da se bavimo proizvodnjom, da se bavimo normalnim stvarima, da stvaramo, da radimo, da naš budžet bude pun, da naša valuta bude stabilna, da inflacija bude pod kontrolom, da izvoz bude što veći, da uvoz bude pokriven izvozom - sada je 80%, ali biće i 100%, da ne narušavamo devizne rezerve, da u svakom pogledu pokušamo svakog dana, svako od nas, da uradimo ono što je u našoj moći. Ali vam govorim da ni sporazuma sa Kinom, ni Železarom, ne bi bilo da Kinezi, a i drugi investitori, ne vide da šansa na tom putu do cilja je široko tržište Evropske unije u kom trenutno nastupamo i to je šansa da oni investiraju u ovu državu, da time pojačaju naše devizne rezerve, da ojačaju valutu koja je trenutno druga u svetu i zato treba i evroskeptici da vode računa da ne poplaše investitore koji dolaze iz Rusije i Kine, a koji dolaze zbog toga da plasiraju robu na tržište Evropske unije koje se meri stotinama miliona. Ostao sam dužan, malo pre je neko prozivao u vezi sporta nekoga iz Pančeva. Taj koji je iz Pančeva prozivao nekog drugog iz Pančeva, gospođa ima stan u Pančevu od 99 kvadrata.

Taj stan je dovoljan da te njene banatske šore ne moraju da se izvode napolju, da u zimskim uslovima ima mesta da banatske šore održi, tu svetkovinu sportsku održi u svom stanu, koji je dovoljno prostran da se u zimskim uslovima ta neka nova njena igra, sportski neki sadržaj, da se održi u njenom stanu za koji je ona izdvajala milione dinara. Takođe, može i bodi-bilding klub u Pančevu da stavi u svoj stan, s obzirom da je za njega utrošila milione dinara. To sam u obavezi da kažem, a nadam se da ćete podržati saradnju sa Kinom. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podneo Narodnoj skupštini 21. oktobra 2016. godine. Da li narodni poslanik Marijan Rističević želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 132 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog. Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju, koji je Narodnoj skupštini podnela Vlada, 30. novembra 2017. godine. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 130 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog. Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o trgovinsko-ekonomskoj saradnji, koji je Narodnoj skupštini podnela Vlada, 25. decembra 2017. godine. Da li narodni poslanik Marijan Rističević želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog. Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (Revidirana), koji je Narodnoj skupštini podnela Vlada, 8. januara 2018. godine. Da li narodni poslanik Marijan Rističević želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog. Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu, koji je Narodnoj skupštini podnela Vlada, 24. januara 2018. godine.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma, koji je Narodnoj skupštini podnela Vlada, 25. januara 2018. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2. i člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je podnela Vlada, Predlogu zakona o udžbenicima, koji je podnela Vlada, Predlogu zakona o prosvetnoj inspekciji, koji je podnela Vlada, Predlogu zakona o elektronskoj upravi, koji je podnela Vlada, Predlogu zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Da li narodni poslanik dr Aleksandar Martinović želi reč? Stavljam na glasanje ovaj

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog. Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stava 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini. Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.

Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila Dnevni red Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, u celini. Sa ovim za danas završavamo sa radom. Sa radom nastavljamo sutra, u utorak 27. marta 2018. godine, sa početkom u 10.00 časova. Zahvaljujem